Děkuji, pane místopředsedo. Vážený pane ministře, vážené kolegyně, vážení kolegové, přednedávnem se mi dostal do rukou článek redaktora Tomáše Plhoně, redaktora Lidových novin. Novin, které vlastní Andrej Babiš.